Připravil jsem návrh zákona, který by České republice dal možnost se vůči těm nejhorším případům porušování lidských práv ve světě postavit.

Děkuji.

Takže samozřejmě, bohužel to zatím nedopadlo.

Správně říkáte, že ta jednota je problematická.

Ministerstvo zahraničních věcí ten návrh zná, protože já jsem organizoval kulatý stůl, kde jsme se o něm bavili, takže nyní jsem ve fázi sběru politické podpory. Míří to právě k tomu, že v situaci, kdy se nedaří nalézt tu evropskou jednotu, aby Česká republika jenom neseděla u toho jednacího stolu a nemohla vyjadřovat ty deklarace podpory a rozhořčení tak, jak to děláme, ale měla i nějaký konkrétní návrh. To znamená, že by vláda vůči konkrétním osobám či organizacím rozhodla o těch sankcích, které jsem měl v tom předchozím slově.

Teď nejsem schopen na to reagovat. Děkuji.

Děkuji, pane předsedo.

Čím později nezbytná stabilizace důchodového systému přijde, tím bude muset být silnější, uvádí také Národní rozpočtová rada.